Jak je možné, že vlastně nedostali ani šanci posoudit, jestli ty bezpečnostní zájmy a v jakém rozsahu byly promítnuty do zadávací dokumentace?